A tím se dostávám k úplnému závěru mého vystoupení. Pokud navrhovatelé zákona myslí vážně slova o vstřícnosti, slova o naslouchání, slova o respektu, tak já tady vlastně první byl, já tu debatu se snažím poslouchat celou i tu včerejší část pokud je tady vzájemný respekt, tak bychom měli asi hledat kompromis, protože vnímáme, že jak českou společnost, tak nás tady ve Sněmovně to téma názorově věřím, že ne lidsky vzájemně názorově rozděluje, tak bychom měli hledat kompromis.

Děkuji, pane poslanče.

Děkuji, pane předsedající.

To znamená, zkráceně, když jsme u marketingu: občanský zákoník je manželství pro všechny. Tady to by bylo manželství práva ano, manželství ne, jako ten název. To znamená, že to znovu můžeme oprášit. Nicméně ještě jednou bych chtěl velmi poděkovat a ocenit pana poslance Haase, poněvadž mluvil úplně stejně, jako bych mluvil já. Děkuji.

Vážený pane místopředsedo, vážení ministři, milé kolegyně, vážení kolegové, milí studenti, manželství je v našem kulturním okruhu, ve kterém se náš národ víc než tisíc let nachází a vyvíjí, tradičně chápáno jako legální svazek muže a ženy a tento svazek je považován za základní instituci rodiny ve společnosti. Naši předkové kdysi v legendách právě charakterizovali přechod od chaosu k uspořádané společnosti mimo jiné právě i tím, že v takovéto společnosti muž a žena uzavírají manželství. Význam těchto základních postulátů se nijak nezměnil ani během staletí a platí i dnes, i když se některé proudy ve společnosti stále silněji snaží v rámci obecné relativizace tradiční pojmy rozostřit, rozředit a zamlžit jejich kontury. Debatuje se o tom, zda je správné, aby bylo nadále manželství omezeno pouze na svazek muže a ženy, a já si však nemyslím, že bychom v tomto směru měli těmto tlakům ustupovat.

Touto cestou jsme se již včera vydali a já se ničemu takovému naprosto nebráním. Jsem připraven podpořit například rozšíření legislativních výhod pro registrovaná partnerství. Manželství kdysi vzniklo jako svazek muže a ženy, a proto tento pojem prosím nezkoušejme silou přetvarovat. Děkuji, pane poslanče. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, schopnost rozhodovat se, a to ještě navíc rozhodovat se s vědomím důsledků svých rozhodnutí, je jedním ze znaků člověka. Rozhodoval jsem se, zda svůj proslov pojmout jako stručný, nebo se dotknout všech aspektů zmiňované normy. Rozhodoval jsem se, zda má být energický, důrazný, anebo smířlivý. Prostě se rozhoduji o způsobu své komunikace. Rozhodujeme se o způsobech komunikace všichni. Děkuji všem, kteří tu komunikaci vedou věcně, protože byť spolu nesouhlasíme, nemusíme se urážet a nálepky skutečně ničemu nepomáhají. O čem jsem se ale nerozhodoval, byla moje orientace. Jsem prostě takový, jaký jsem, A rozhodl jsem se, že se budu snažit být prospěšný této společnosti. Moje rodina, moji přátelé, moji blízcí, moji kolegové se rozhodli, že mě přijmou takového, jaký jsem. Vy se dnes budete rozhodovat, jestli pustíte dál normu, která umožní mně, nejenom mně, a především nejenom mně, se cítit plnoprávným členem této společnosti. Děkuji vám.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve svém vystoupení, které nebude dlouhé, volně navážu na vystoupení pana poslance Haase s tím, že s ním v některých drobnostech možná budu polemizovat, a zároveň bych chtěla zdůraznit to, co jsem řekla už ve své faktické poznámce.